A já bych vás prosil, potřetí, potřetí!, už to nedělejte.

Děkuji za pozornost. Děkuji, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Předseda ústavněprávního výboru, náš poslanec Radek Vondráček, to řekl naprosto jasně.

No, není to naposled.

Tak to je skutečně něco nebývalého. Nová doba. Děkuji. Děkuji za slovo. Dámy a pánové, vážený pane předsedající, to, co jsme si tady vyslechli, to je samozřejmě jednoznačně pravda.

Dá se říci, že ani Ministerstvo vnitra samo o sobě nebylo schopno připravit návrh tohoto zákona kvalitně, takže nám bylo na výboru pro bezpečnost řečeno, že se bude ještě dopracovávat a dolaďovat. A právě zneužívání institutu přijímání zákonů v legislativní nouzi už principiálně protože je omezená demokratická debata vlády, poslanců koaličních a poslanců opozičních tak samozřejmě, my si k tomu něco málo říct můžeme, ale nemohou se skutečně pozměňovací návrhy předkládat v lhůtách, jak by to bylo vhodné, a my tím pádem takovýto způsob projednávání nemůžeme podpořit.

Děkuji za pozornost. Já vám také děkuju, pane ministře, a ptám se, zda někdo další ještě chcete vystoupit v rozpravě? Vidím zde dvě faktické poznámky.

Já jenom opravdu s faktickou.

Ministr má pracovat tady!

V tom je ten základní problém. A já to teď říkám jako člověk, který je s tímto problémem obeznámený, a myslím, že mně potvrdí v tomto i mí kolegové z Asociace krajů. Nejste schopni dořešit v rámci ukrajinské krize sociální dávky, aby o ty, kteří jsou tady, se mohli postarat ti, kteří to mají ve svém popisu práce. Děkuji. Nyní tedy faktické poznámky. Vážený pane předsedající, vážení ministři, kolegyně, kolegové.

My jsme promarnili dobu. Nevíme, kolik Ukrajinců tady máme. Není na to čas v rámci faktické, ale mohu říct, že například Všeobecná zdravotní pojišťovna profituje 2 miliardami z toho, že stát platí ze své kasy za Ukrajince, kteří tady nejsou, protože ti čerpají standardně jako naši občané. Z toho se dá usuzovat, že jich je tady zhruba polovina.

Ukazuje se, že registraci vůbec nemáme, a teď se k ní po roce možná nějakým způsobem dopídíme, čili v tomhle tom Ministerstvo vnitra selhává.

Ale přehled o tom nemáme vůbec žádný. Proto bych byl rád, aby na projednávání tohoto bodu tady byl pan ministr přítomen.